Chci říct, že zejména informace, které tady zazněly, o tom, jak budou peníze přerozdělovány Ministerstvem školství a půjdou na sportování mládeže skutečně si chci počkat na ten výsledek. Chci skutečně vidět, kolik připutuje do našich oddílů v našem městě na činnost mládeže. Můžu vám zaručit, že to nebude víc. Bude to podstatně méně díky panu ministru Babišovi. Bude to podstatně méně, než dáváme dnes jako město z městského rozpočtu z rozpočtového určení daní.

Tu částku rozdělujeme 50 % právě na dětské sportování, to znamená na mládežnické oddíly, je to řádově 6 milionů korun.

Myslím si, že toto hospodaření obce, takhle by mělo vypadat správné hospodaření obce.

A já se skutečně nemůžu smířit s trendem, který tady zavádí pan ministr Babiš, to znamená vzít více obcím a pustit peníze do státního rozpočtu. Pan ministr Babiš nedokázal reformovat státní rozpočet. Jediné, na co se soustředí, aby do toho děravého rozpočtu nalil více peněz na úkor obcí, na úkor krajů. Nedávno jsme tady měli hlasování, které souviselo s poplatkem za vydobytý nerost. To je věc, která možná zdánlivě spolu s hazardem nesouvisí, ale souvisí právě s oním rozpočtovým určením daní toho poplatku, který stát bere za vydobytý nerost.

Skutečně si nemyslím, že je dobré, že budeme posílat více peněz do státního rozpočtu. A už nebudu komentovat ten děravý rozpočet pana ministra Babiše. Nemyslím si, že je správné, že posíláme více peněz do státního rozpočtu, kde nějací úředníci ho rozdělují a snaží se ho zase poslat někde zpátky.

To znamená, tady bych byl skutečně velice rád, abychom podpořili ty pozměňovací návrhy, které dávají více peněz obcím, a samozřejmě i více peněz státu, jenom ten poměr pro obce bude poněkud příznivější. Myslím, že se nad tím zamyslí velice rád i pan ministr Babiš a nebude nás v obcích tak dusit, jako to činil doposud. Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho jiného již nevidím, končím rozpravu a táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra. Ano.

A obce dostaly podstatně víc peněz. A dneska máme stále pozitivní rozpočet.

Takže ty obce mají podstatně víc peněz. Děkuji a táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana zpravodaje, případně za další výbor, který projednával, pan poslanec Bendl jako zpravodaj. S přednostním právem? Také pan poslanec Kučera stahuje. Tudíž nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Měli bychom se vypořádat s žádostí pana poslance Hamáčka na stažení jeho pozměňovacího návrhu. Svolám kolegy z předsálí. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím. A nyní již předávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, paní předsedající.

Proceduru výbor doporučil a odhlasoval seřadit podle tematických celků. To znamená, jako první hlasování budeme hlasovat o návrhu rozpočtového výboru.

C je pozměňovací návrh pana předsedy rozpočtového výboru Votavy a G1 a G2 pana kolegy poslance Stanjury.

Až se vypořádáme s tímto blokem, přichází na řadu hlasování o pozměňovacím návrhu pana Zemánka, kde pod písmenem E, pokud budeme hlasovat a budeme hlasovat o písmenu E, stává se tímto nehlasovatelný bod pod písmenem F, který je totožný a podal ho pan kolega Fiedler. Pak nikdo neslyšíme tu proceduru.